Důvody, které mě k tomu vedou, jsou asi následující.

Na výboru pro obranu jsme tento zákon projednávali poměrně velmi rychle v dubnu a květnu loňského roku, kdy byla přijata příslušná usnesení, pozměňovací návrhy.

Chtěl bych jenom krátce připomenout, že důvodem pro tuto novelu je vlastně mezidobí, vstup řady jiných právních norem, jako je třeba občanský zákoník, kontrolní řád, zákon o obchodních korporacích. A jedním z hlavních důvodů, proč byla tato novela zařazena, je dosažení větší transparentnosti a jasnějších, konkrétnějších podmínek při provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem, a to zejména zavedením povinnosti držitelů povolení informovat o skutečném transferu vojenského materiálu z jiných států členských států Evropské unie na území České republiky. Mimo to vhodnost této novely byla podpořena i řadou námětů příslušných dotčených správních orgánů, které se podílejí na povolovacím a licenčním řízení.

Je potřeba našim firmám, které se podílejí na výrobě a jsou sdruženy v Asociaci obranného průmyslu České republiky, dát jasná pravidla, a zpřesněná, pro to, aby mohly s vojenským materiálem obchodovat.

Děkuji vám. Já děkuji, pane poslanče. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Karamazova. Připraví se pan poslanec Vácha. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych požádal Sněmovnu o dvě změny, o dva přesuny, a to bodu číslo 75 a bodu číslo 160.

V obou případech se jedná o důvod mé plánované nepřítomnosti z pracovních důvodů. Děkuji za pochopení. Já děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Váchu, kterého zde nevidím, tudíž jeho přihláška spadá na konec, i další, kterou má v pořadí. A prosím k mikrofonu pana poslance Ženíška. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jedná se o jednoduchou novelu zákona o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která by umožnila zavedení korespondenční volby pro volby do Sněmovny a pro volby do Evropského parlamentu a prezidentskou volbu.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Tento návrh je změna, která zásadním způsobem by měla změnit volby do hlavního města. To je věc, která zasahuje do mnoha aspektů.

Je to tedy zákon, který potřebujeme vědět co nejdřív, kdy to bude, protože se to stále odkládá, ten zákon se pořád odsouvá. A vlastně celá příprava volebních období, celá příprava voleb jako takových je tím zásadním způsobem narušována. Myslím si, že by zákon tím druhým čtením měl projít, ať už bude schválen, nebo navržen k zamítnutí. Já sám se domnívám, že to není zákon dobrý, který by byl prospěšný pro Prahu, protože její výjimečnost jako hlavního města, jako města, které je zároveň hlavním městem, zároveň krajem a zároveň se skládá ze samostatných obcí, skutečně vyžaduje nějaký jiný a speciální rytmus.